Děkuji moc, paní předsedající. Vaším prostřednictvím bych chtěl zde nepřítomného kolegu Kalouska upozornit na to, že by měl plně pravdu s tím, že ministr tu zodpovědnost má dělenou, pokud v jeho úřadu někde ve stínu vzniká nějaký materiál, o kterém samozřejmě nemůže mít veškeré informace. Ale z otevřených zdrojů přece moc dobře víme, že již tehdejší schvalování privatizace OKD bylo provázeno vysvětlováním a debatami o tom, že tam není vše čisté a že to není bezproblémové. Vystupovaly tam i názory proti tomu znaleckému posudku. Prostě někdo musel vzít tu zodpovědnost a rozhodnout, že se bude podle toho znaleckého posudku, který už ve své době svého vzniku byl napadán jako podhodnocený. A tuto zodpovědnost obvykle ve slušné společnosti bere ten, kdo za to zodpovídá, tzn. ministr, který předkládá ten materiál. A v tehdejší době ministrem financí byl pan Sobotka. Čili tu zodpovědnost, kterou vzal na sebe, že se spolehl na ty materiály úředníků, které již v té době byly napadány, že jsou špatné, bere na sebe on, a budu velice zvědav, jak rozhodne soud v této kauze.

Dříve než budeme pokračovat dle programu, načtu omluvy, které mi doputovaly na stůl.

Pan poslanec Adamec se omlouvá z dnešního celého dne.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jako jedinou informaci uvádím, že odpoledne projednáme bod 206, což jsou ústní interpelace. Nyní bychom měli přistoupit k projednávání bodů schváleného pořadu. Eviduji přednostní právo pana poslance Sklenáka. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já si dovolím vystoupit s návrhem k pořadu schůze. Vzhledem k průběhu jednání Poslanecké sněmovny v tomto týdnu navrhuji, abychom se nyní vrátili k tomu původně schválenému programu, tak jak byl schválen organizačním výborem, abychom teď pokračovali projednáváním smluv bloku prvních čtení, potom blok smluv v druhém čtení, tak jak bylo původně schváleno, s tím že prosím, jestli bychom mohli vyhovět žádosti paní ministryně školství a jako první bod ratifikovat úmluvu proti dopingu, což je bod 146 sněmovní tisk 482. Tolik můj návrh k dnešnímu dni a současně si dovoluji navrhnout změny v pořadu zítřejšího jednacího dne.

A poté bychom pokračovali těmi body, které jsou tam zařazeny pevně, což jsou body 63, 62, 61. Ještě někdo se hlásí k programu? Není tomu tak. První návrh byl dneska pokračovat podle původně schváleného programu, což byly smlouvy prvé a druhé čtení, ale současně prosíte o předřazení bodu 146 před tyto smlouvy v prvém a druhém čtení.

Poprosím, jaké je to číslo bodu? Je to bod 59? Vy navrhujete, abychom sněmovní tisk 59 zařadili po pevně stanovených bodech a pan Sklenák navrhuje po pevně zařazených bodech 131, 132 zařadit body 5, 7, 8, 30 a 20. Já jsem to tak říkala. Výborně, vraťme se k prvnímu návrhu, abychom dnes jednali podle původně schváleného programu, tzn., smlouvy prvé a druhé čtení. S přednostním právem pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo. Omlouvám se, původně schválený návrh programu je program, který schválila Poslanecká sněmovna. Já bych poprosil, abychom hlasovali o tom, o čem hlasovat máme.

Je to tak v pořádku? Můžeme o tom hlasovat jako o celku? Po jednotlivých bodech. Výborně. Budeme hlasovat nejprve o zařazení bodu 138 jako bodu prvního na dnešní den.

Proti? Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 66, do kterého je přihlášeno 141 přítomných, pro 129, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní se budeme zabývat dalším návrhem a to je, abychom pokračovali v projednávání smluv v prvém a druhém čtení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Konstatuji, že návrh byl přijat.

Není proti tomu námitky?

Proti?